Debata kolem těch možných změn se týkala mimo jiné toho, nakolik uznávání kvalifikací řediteli škol narušuje tady tento princip. Víceméně kdybych to měl shrnout jednoduchým příměrem, tak jak padlo na jednání výboru.